Oni ty operativní karty v ruce neměli.

Takže takhle funguje systém v České republice? To je přece šílené, vážení přátelé.

Tohle to je spíš otázka jiná. Pane ministře, vy jste říkal, že byla chyba, že byl zprivatizován i bezpečnostní prostor. Evidentně to tak vypadá.

Jeden tvrdí, že policie měla disponovat. Teprve , říkám, budou tlačit na soukromé firmy, aby dodaly seznam. Tak teď nevím tedy. Tak jako tak seznam nebyl. A tak jako tak se neví, ale policie zřejmě disponovat měla. To je totální, promiňte, ale bordel už opravdu! A přeci není možné tohle to tolerovat.

Celá Poslanecká sněmovna tady má mimořádnou schůzi k této mimořádné věci, a on tady prostě není! Je to úplně děsné! Totální opovržení státní správy. Takže je úplně jedno, za koho ten hejtman je, to říkám já za sebe. Ale to je tedy skutečně opovržení nejvyššího kalibru, že tady není! Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Okamurovi. Nyní tu mám hodně faktických poznámek: nejprve pan poslanec Benešík, pak paní poslankyně Lorencová, pak pan poslanec Koskuba, Klučka, Hájek, Schwarz. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, budu velmi stručný, protože my ve Zlínském kraji a ze Zlínského kraje jsme zvyklí mluvit krátce.

Ale lidé ve Vrběticích a okolí, v dalších obcích, žijí v obrovské nejistotě, protože některé informace, které proběhly médii, oni mají zejména tedy informace z médií, jsou velmi nepřesné a někdy mají dojem, že vidí úplně něco jiného, než to, co se jim servíruje například z médií. Proto i oni mně poslali jako regionálnímu zástupci Parlamentu České republiky několik dotazů, které mají bezprostřední souvislost se situací momentálně , a ne se systémovým řešením, ke kterému bezpochyby poté, co se tam stalo, dojde. Čili já bych s dovolením některé otázky přečetl. Kdo kontroloval, co je v jednotlivých skladech uloženo a zda odpovídá realita, alespoň ta předpokládaná, doloženým seznamům? Byla v některém ze skladů, které explodovaly, popřípadě které již byly zkontrolovány, překročená obložnost? A celá řada otázek se týká právě Bochemie. Jestli je vůbec možné v dané situaci, aby takový podnik fungoval ve skladu s municí. Taktéž jsou velmi zmateni z toho, co bylo dřív, jestli tam začal fungovat sklad munice, anebo tam začala fungovat Bochemie. Myslím fungovat, ne kdy byla podepsána smlouva.

Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Pokud ano, musí to být součástí dokumentace, musí to být součástí nájemních smluv.